Zajímavé je, že stanoviska vlády ke čtyřem návrhům zákonů se prakticky výlučně opírají o to, že to nejde podle práva Evropské unie nebo že je potřeba to předem nahlásit Evropské komisi, aby věc posoudila, notifikovala nebo o ní zahájila řízení. Jasně to ukazuje, kam až jsme se dostali s členstvím v Evropské unii. Když je krize, nemůžeme udělat prakticky nic, žádná samostatná rozhodnutí nebo postupy ve prospěch České republiky a jejích občanů.

Dnes jsme v Evropské unii, tak je nám vysvětlováno, že máme držet pusu a krok, žádná odvážná rozhodnutí nedělat, protože by to nebylo v souladu s právem Evropské unie. Sděluje nám to ne samotná Evropská unie, ale náš vlastní, domněle český Úřad vlády. Evropská unie ale obvykle řeší krize pomalu, hloupě, pozdě, případně vůbec. Viděli jsme to u řešení ekonomických krizí.

Po krizi energetické bude následovat krize potravinová a to už vůbec si netroufám ani domýšlet, co se všechno bude nebo spíše nebude dít. Zde to Unie ponechává víceméně na členských státech.

V Bruselu vznikl ten zcela ideologický systém emisních povolenek.

A možná by se to i povedlo, kdyby nepřišla další krize, která už je přímo vojenského charakteru, válka na Ukrajině. Emisní povolenky měly zlepšit životní prostředí jak v Evropě, tak ve světě tím, že se bude méně znečišťovat životní prostředí.

Našim občanům a dalším občanům členských zemí Evropské unie kvůli tomu razantně stoupají ceny, které musí platit hlavně za energie. To si čeští občané opravdu nezaslouží.

Jednou z hlavních příčin krize v oblasti cen energií totiž bylo, že Evropská unie postupně snižovala počet emisních povolenek na trhu. To logicky navýšilo jejich cenu a vyvolalo problémy odběratelů energií v členských zemích Evropské unie. Žádný jiný stát na světě nebo uskupení, kromě EU, dosud nezavedlo tak nesmyslný systém na zvyšování cen energií, aby na něm mohli vydělat spekulanti a ve výsledku to zaplatili řadoví občané a firmy, kteří se proti tomu nemají jak bránit. Já nevím, ale obávám se, že když si vzpomenu na podporované zdroje energie, soláry a podobně, co se dělo, kolik nás to stálo, kdo všechno získal finanční prostředky, tak se obávám, že prostě systém emisních povolenek je další tunel pro několik vyvolených skupin, skupin lidí, a zaplatit to máme samozřejmě my všichni. A jak Evropská unie řeší energetickou krizi? Zvýšila snad počet emisních povolenek? Nikoli. Odpustila podnikům jejich používání, které sice dělají zisky, ale všechny zisky utratí na základě toho, že si musí koupit emisní povolenky, aby přes nejnovější filtry se jim mohlo kouřit z komína? Hraje mrtvého brouka jako vždy, když v Evropě nastane nějaká krize, tedy situaci musí prakticky výhradně řešit iniciativa jednotlivých členských států. Ale finanční prostředky vesele odtékají do kapes spekulantů, různých penzijních fondů a dalších a my to platíme v ceně energií.

Vyjednali totiž přesně to, co bychom také potřebovali: zastropování cen zemního plynu využívaného pro výrobu elektřiny, energie ve výši 50 eur za megawatthodinu, a to na dvanáct měsíců. Sice to nebylo vloženo do záběru summitu, ale Evropská unie jim tento postup hned v následujících dnech oficiálně povolila.

Takže pro někoho to jde a pro někoho jiného to nejde. Když to přeložím, Španělé si vyjednali výjimku, oni spekulantům budou platit jenom trochu a ten zbytek doplatí země střední a východní Evropy, které jsou součástí Evropské unie. Takhle si představuji sebevědomou politiku na úrovni Evropské unie vědět, čeho chci dosáhnout pro české občany, pevně si za tím stát a sehnat si podobně schopné spojence.

Jak je ale vidět, řešit se to dá, když se chce a dokud je uplatňována jednomyslnost při hlasování na Evropské radě.

Potom už tam budeme jenom sedět a velké státy si budou hlasovat samy ve svůj prospěch a nebudou se ohlížet na to, co ty malé nebo menší, jako je Česká republika. Prosazujme tedy v Evropské unii své zájmy důrazně a včas. Až to nepůjde, bude mít větší smysl z Evropské unie vystoupit a odejít. Nyní se ovšem podívejme zcela konkrétně, co jsou jiné evropské státy schopné zařídit pro své občany. Vláda pětikoalice v tomto srovnání s aktivními evropskými státy, které se zajímají o blaho svých občanů, šeredně selhává. Je tak vidět v úplné nahotě, kdo se o své občany stará a koho zajímají jen vlastní tučné prebendy. Ceny energií v Evropě se i kvůli všem možných státním zásahům a zásahům Evropské unie prezentovaným často jako boj za životní prostředí o takzvanou bezuhlíkovou ekonomiku dostaly do výšek ještě před pár lety nepředstavitelných.